Také děkuji za dodržení času. Nyní pan poslanec Kuchař s faktickou poznámkou, prosím.

Co ještě upřesním, že vy jste zmiňoval, že probíhá řízení Evropské komise, ale ono probíhá teď momentálně pouze dotazování Evropské komise, nikoliv řízení, ale dotazování.

Děkuji.

Pane poslanče, prosím.

Jak tady říkal kolega Brázdil, není s tím velký problém. Ale dostat se do doby minulé, kdy to bude pojišťovat kdekdo a nebude tam žádná záruka, by bylo rozhodně špatně. Děkuji za dodržení času. Jelikož už nikoho neeviduji ani k faktické poznámce, ani k přihlášce do obecné rozpravy... Přímo pan senátor, prosím.

Je to soukromá pojišťovna založená VZP a VZP není státní pojišťovna, je to zdravotní pojišťovna založená podle zvláštního speciálního zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně, abychom si ujednotili terminologii tady v těch věcech. Potom s většinou nebo s některými pozměňovací návrhy souhlasím, s některými ne, ale prosím, prostřednictvím paní předsedající, jestli pan poslanec Brázdil naznačuje, že jsou za tím nějaké nekalé úmysly, proč já tento zákon nebo návrh zákona prosazuji, tak prosím, proti tomu se ohrazuji, protože mým zájmem je zajistit jistotu poskytovatelům a zajistit jistotu klientům.

To je ta jistota, prostřednictvím paní předsedající, pane poslance Mašku, že to dostanou zaplacené.

Nechci opakovat už to, co jsem zde říkal. Ještě jednu malou poznámku.

To neříká nic o schopnosti té pojišťovny se pohybovat na trhu pojištění. Ostatně další věci si dovolím komentovat až ve třetím čtení. Také děkuji. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu tedy končím.

Zahajuji tedy podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací i jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Jako první je přihlášena paní poslankyně Šebelová. Paní poslankyně, prosím. Děkuji vám za slovo, paní předsedající.

Z tohoto důvodu se navrhují části týkající se pojištění dětí do 12 měsíců věku ve veřejném zdravotním pojištění z návrhu sněmovního tisku 165 vypustit. Také děkuji.

Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Ráda bych se tímto přihlásila ke svým dvěma pozměňovacím návrhům a krátce vám je představila.